Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 95 narodnih poslanika. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 134 narodna poslanika.

Prelazimo na odlučivanje o predlozima akata iz tačaka od 1. do 14. dnevnog reda. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, u načelu.

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen. Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Srđan Nogo. Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podnela narodni poslanik Marija Janjušević. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Dragan Vesović. Zaključujem glasanje: za - niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji su zajedno podneli narodni poslanici Ivan Kostić, Miladin Ševarlić i Zoran Radojičić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović. Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Božidar Delić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić. Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podnela narodni poslanik Marina Ristić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić. Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Branislav Mihajlović, Srđan Nogo i četiri narodna poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Jovanović.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Marina Ristić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Božidar Delić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Boško Obradović. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Marija Janjušević. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Dragan Vesović. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli narodni poslanici Ivan Kostić, Miladin Ševarlić i Zoran Radojičić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Zoran Živković. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Marković. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Sonja Vlahović. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik LJubica Mrdaković Todorović. Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vera Jovanović. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Marko Parezanović. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Zvonimir Đokić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Dragan Savkić. Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Ognjen Pantović. Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Olivera Ognjanović. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Vladimir Petković.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Linta.

Stavljam na glasanje amandman na član 1.

Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema. Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Mihailo Jokić. Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Goran Kovačević. Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Goran Pekarski. Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Ana Čarapić. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Radoslav Cokić. Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Nenad Mitrović. Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Milan Kenežević. Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Snežana Petrović. Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Dalibor Radičević. Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Boban Birmančević. Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Milosav Milojević. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Dragan Veljković. Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Veroljub Matić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Jovica Jevtić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Maja Mačužić Puzić. Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Jevtić. Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Dragana Kostić. Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko.

Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Igor Bečić. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Radoslav Jović. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.

Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Dragana Barišić. Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Blaža Knežević. Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Majkić. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Studenka Kovačević. Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Žarko Mićin. Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Žarko Bogatinović. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Goran Nikolić. Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Jovan Palalić.

Konstatujem da amandman nije prihvaćen. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Sandra Božić.

Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Tanja Tomašević Damnjanović. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.

Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Radovan Jančić. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Vlado Babić. Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Maletić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić. Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Milija Miletić. Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović. Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Jasmina Obradović. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Bojan Torbica. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski. Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Zoran Živković. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanik Vjerica Radeta i četiri narodna poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Boško Obradović. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Srđan Nogo. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Dragan Vesović. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli narodni poslanici Ivan Kostić, Miladin Ševarlić i Zoran Radojičić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Konstatujem da amandman nije prihvaćen. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Marina Ristić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Božidar Delić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik LJubinko Rakonjac. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Danica Bukvić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Marković. Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Sonja Vlahović. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik LJubica Mrdaković Todorović. Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Vera Jovanović. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Marko Parezanović. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Zvonimir Đokić.

Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Dragan Savkić. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Ognjen Pantović. Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Dušica Stojković. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milovan Drecun. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Mladen Lukić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Konstatujem da amandman nije prihvaćen. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Linta. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik LJubiša Stojmirović. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik LJiljana Malušić. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Nataša St. Konstatujem da amandman nije prihvaćen. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Ivana Nikolić. Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Vesna Marković.

Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Darko Laketić.

Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Radoslav Cokić. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević.

Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milan Knežević. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Snežana Petrović. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić. Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Dalibor Radičević. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Boban Birmančević. Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milosav Milojević. Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Dragan Veljković. Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Veroljub Matić. Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Jovica Jevtić. Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Maja Mačužić Puzić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Jevtić.

Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milan Krivokapić. Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Igor Bečić. Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Radoslav Jović. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Stanislav Janošević. Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Dragana Barišić. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Blaža Knežević. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Majkić. Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Studenka Kovačević. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Žarko Mićin. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Žarko Bogatinović. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Goran Nikolić.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Mirko Krlić.

Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Zoran Bojanić. Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Živan Đurišić. Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Stanija Kompirović. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Nikola Jolović. Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Borka Grubor.

Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik LJibuška Lakatoš. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Sandra Božić. Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Desanka Repac. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Radovan Jančić. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Vlado Babić. Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Maletić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić. Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milija Miletić. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.

Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Ana Karadžić. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Bojan Torbica. Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski. Konstatujem da amandman nije prihvaćen. Konstatujem da amandman nije prihvaćen. Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanik Vjerica Radeta i četiri narodna poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Konstatujem da amandman nije prihvaćen. Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici Boško Obradović, Marija Janjušević i zajedno Ivan Kostić, Miladin Ševarlić i Zoran Radojičić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Srđan Nogo. Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Dragan Vesović. Konstatujem da amandman nije prihvaćen. Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Konstatujem da amandman nije prihvaćen. Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, u

Zaključujem glasanje: za – 132, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – pet narodnih poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine. Pre nego što pređemo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih sporazuma i predlozima odluka, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6) i člana 105. stav 2. tačke 12) i 15) Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora, odlučuje o prestanku funkcije predsednika sudova i vrši izborne nadležnosti većinom glasova svih narodnih poslanika. Prelazimo na odlučivanje. Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine i očuvanja prirode, u celini.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o očuvanju afričko- evroazijskih migratornih ptica vodenih staništa, u celini.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o održivom transportu uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata, u celini.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o očuvanju populacija slepih miševa u Evropi, u celini.

Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu, u celini.

Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela predsednik Narodne skupštine Maja Gojković, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke. Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela predsednik Narodne skupštine Maja Gojković, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke. Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa SRS, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke. Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa SRS, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke. Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije, u celini.

Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa „Dosta je bilo“, u celini.

Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Somboru, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke. Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Srpska napredna stranka, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke. Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika, prema kojoj, ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazlaganje, da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u danu za glasanje. Saglasno navedenim odredbama Poslovnika, prelazimo na odlučivanje. Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.

Poslovnika Narodne skupštine. Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika. Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.

Poslovnika Narodne skupštine. Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.